Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Běhounek od 13. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Benda rodinné důvody, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Bezecný od 12. do 21. hodiny osobní důvody, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, pan poslanec Černoch do 10. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Číp osobní důvody, paní poslankyně Dobešová zdravotní důvody, pan poslanec Farský zdravotní důvody, pan poslanec Fiedler do 9.30 pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík zdravotní důvody, pan poslanec Grebeníček zdravotní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, pan poslanec Hovorka do 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Huml zdravotní důvody, pan poslanec Kádner zdravotní důvody, pan poslanec Kott osobní důvody, pan poslanec Koubek osobní důvody, pan poslanec Kučera osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Novotný Martin zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pilný zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová zdravotní důvody, pan poslanec Sedlář zdravotní důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová osobní důvody a pan poslanec Zavadil zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem z bloku třetích čtení, což je bod 208 civilní letectví. Dále je možné projednat ještě bod 217 registr smluv.

A případně bychom pokračovali dalšími body z bloku prvých čtení. Takže k pořadu schůze mám zatím čtyři přihlášky. Nejprve poprosím paní poslankyni Bebarovou Rujbrovou a připraví se pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Plíšek a potom pan předseda Faltýnek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Přeji dobrý den, kolegyně a kolegové. Navrhuji, aby ten bod, je to bod 79 schváleného pořadu, číslo sněmovního tisku 390, byl zařazen dnes po třetích čteních jako první bod. Děkuji vám. Ano, děkuji. Prosím pana poslance Seďu. Děkuji, pane předsedo. Potřebuji slyšet pana poslance, co navrhuje. Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím navrhnout předřazení bodu 20, sněmovní tisk 378, odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů, to je to, co včera bylo zařazeno, ale z časových důvodů k tomu nedošlo, a to na dnes dopoledne za již předem zařazené body. Pane poslanče, na dnes dopoledne?

Prosím pana poslance Plíška.

Vláda k ní vyslovila souhlas. A já vás proto prosím, abychom tento bod zařadili dnes jako třetí bod našeho jednání. Tedy po třetích čteních. Dopředu vám za předkladatele mohu slíbit, že vás dlouho nezdržíme.

Ano. Prosím pana předsedu Faltýnka. Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Já stejně jako včera bych se pokusil navrhnout, a také to svítilo na tabuli, ty dva body ministra životního prostředí, konkrétně bod č. 53 a 17, je to EIA a obaly, dneska na dopoledne za všechny ty body, které tady byly navrženy mými předřečníky. Čili za ty, pokud projde hlasování o těchto bodech, a já předpokládám, že ano. Tak za tyto body, které byly navrženy. Ano, děkuji.

Myslím si, že to není kontroverzní návrh. Je to druhé čtení. Dneska odpoledne po pevně zařazených bodech. A je zde dotaz, čeho se týká. Prosím pana předsedu Stanjuru. Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.

A pokud ne, tak navrhuji, abychom odpoledne vyměnili dva pevně zařazené body, a to bod 161 a bod 282.

Ano, také děkuji. A zeptám se, kdo dál se hlásí k pořadu schůze. Pokud nikdo, tak budeme hlasovat. Nejprve bychom rozhodli o návrhu paní poslankyně Bebarové Rujbrové s tím, že by bod č. 79, což je právní pomoc, byl zařazen jako první bod po třetích čteních. To znamená jako třetí bod dnešního jednacího dne. Kdo je proti?